Paní poslankyně Němcová, po ní s faktickou poznámkou pna místopředseda Hanzel. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já chci požádat naše kolegy z hnutí ANO, jestli by nebyli tak laskavi a nevyřešili si ten problém, který řeší tady na půdě Sněmovny ve třetím čtení, laskavě na jednání vašeho klubu, udělali si stanovisko a s ním potom přišli.

Děkuji za pochopení. Děkuji. Nyní pan místopředseda Hanzel.

Mě strašně fascinuje to, jak jsme napadáni za to, že tady chráníme a stojíme za zaměstnanci. Sociální demokraté budou vždycky stát na straně zaměstnanců.

A ti lidé opravdu jsou znepokojeni z toho, že se jim neumožňuje trávit volný čas, tak jak by si zasloužili.

A připraví se na faktickou pan poslanec Třešňák. Já mám teď poznámku s dovolením na kolegyni Němcovou prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem tu poznámku vaši nepochopil.

Tak to prostě tady nechme plynout. Já už také nebudu reagovat na všechno, abych to urychlil, ale myslím si, že kolega Bláha má prostě právo vystoupit. A vůbec, na klubu jsme si to projednali, ale to neznamená, že by tady 78 poslanců mělo na všechno stejný názor. Viz předchozí hlasování o daních. Takže tu poznámku jsem skutečně nepochopil. A tady na kolegu místopředsedu Hanzela.

Takže děkuji. Děkuji. A další faktickou, pan poslanec Třešňák, a připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím a vaše dvě minuty, pane poslanče. Já možná malou poznámku nebo spíš dotaz na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího.

Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím. Zatím poslední faktická.

Paní kolegyně Němcová přišla stejně, jako jste přišel vy k tomuto mikrofonu, prostřednictvím pana místopředsedy, říct svůj názor. Děje se to tady poměrně často, že si na tomto plénu mezi sebou vyřizují účty členové hnutí ANO. A prosím, respektujte také nějaké naše právo na duševní hygienu. Takže tady to byla prosba paní poslankyně Němcové, která má právo tuto prosbu tady říct stejně, jako má právo tady vystoupit pan Bláha, a ona ho nijak nezpochybňovala. A poprosit vás, ať si skutečně ve třetím čtení ty věci říkáte na klubu. Pokud jste tady zmiňoval kolegu Klause. To, že třeba máme na některé věci jiný názor v médiích, to je druhá věc. Ale neděje se to na půdě Poslanecké sněmovny. Takže prosím, abyste si takové připomínky odpustil. Děkuji pěkně. Nyní další faktická. Takže vaše dvě minuty, pane poslanče. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, jelikož mám takovou asi dvouletou zkušenost z práce v jednom tom nejmenovaném řetězci Makro, tak vás jednak chci opravit s těmi patnácti lety přístupu do toho velkoobchodu. To není pravda.

Hlavní je to, že pokud tento řetězec jako že zavře, tak vám garantuji, že v ten den tam bude daleko více lidí, než když bude otevřeno. Protože se prostě spustí inventury, spustí se opravy technologií. Takže prostě věřte mi, moc lidem nepomůžete.

Já bych chtěl už jenom říct, že kde jinde bychom měli diskutovat o zákonu, který ovlivňuje 12 milionů spoluobčanů. Týká se to většiny rodin v naší České republice. Věřte tomu, že většiny, protože každý v rámci toho, v jakých rodinách žije, má ve své rodině někoho, koho se tento zákon týká, koho to ovlivňuje. Nebo své přátele, kamarády. A zkuste se jich zeptat, jestli budou radši doma, budou mít otevřenou firmu ve svátek, nebo jestli půjdou s vámi třeba večer pálit čarodějnice.

Protože rohlíky, housky, ale cokoliv z čerstvých potravin nejsem schopen připravit dopředu. Takže ti lidé nemají šanci trávit normální svátek jako vy všichni. Jenom bych byl rád, kdybyste mě poslouchali a snažili se pochopit, proč většina firem, která pracuje v oblasti čerstvých potravin a služeb, chce mít ve svátek zavřeno. Děkuji za pozornost. Zatím poslední faktická. Vrátíme se do obecné rozpravy.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kdo si počká, ten se dočká. Já se držím dlouhodobě teze, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být na prvním místě. Jsem o tom přesvědčen. Zároveň jsem demokrat a nikomu tento názor nevnucuji. A když bude většinový názor jiný, budu to respektovat. Nicméně chceme jako KDUČSL, a to vždycky zdůrazňujeme, aby právě prodavačky, které mají většinou také děti, opravdu mohly trávit ty sváteční dny se svými dětmi a rodinami. Nic víc, nic míň.